Ať to bylo chování pana ministra Mládka, který se nám tady smál do očí v době, kdy jsme bojovali proti novele energetického zákona. Ta novela samozřejmě byla potřeba. Bohužel k ní bylo 350 pozměňovacích návrhů, které prostě reálně přinášely zvýšení cen energií a které už teď bohužel přinášejí své negativní ovoce ve smyslu možných sankcí ze směru Evropské komise, a to sankcí, které samozřejmě zaplatí občané České republiky. Nevíme a ani nechceme vědět, jaké tady byly boje v minulých volebních obdobích, protože to byly boje jiných vlád a jiných stran.

Byl bych rád, kdybyste si to uvědomili i vy, poslanci koaličních stran, protože to nejsou plané výzvy, to nejsou planá gesta. To je prostě realita. A tento střet zájmů, který tady je, ve vší úctě je v tom negativním slova smyslu opravdu výjimečný, jaký tady nikdy nebyl. Tím jsme vyčerpali vystoupení navrhovatelů a já otevřu rozpravu.

Pane premiére, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes máme na programu hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Ale já bych byl velmi rád, kdyby v té diskusi, kterou tady vedeme a kterou ještě povedeme, nezapadl jeden důležitý fakt: Tato vláda je založena na výsledku voleb. Tato vláda je založena na rozhodnutí občanů, těch, kteří na podzim roku 2013 přišli k volbám do Poslanecké sněmovny, těch, kteří byli nespokojeni, nebo naopak byli spokojeni s vývojem v naší zemi do října roku 2013. Rozhodli o tom, které politické strany se v této Poslanecké sněmovně ocitly. My jsme se po volbách dohodli. Vytvořili jsme vládní koalici. A já jsem přesvědčený o tom, že i to složení vládní koalice odráží výsledky voleb a že vládnou politické strany, které ve volbách dostaly důvěru občanů. Vládní koalici vytvořila sociální demokracie, která volby do Poslanecké sněmovny vyhrála. Vytvořila ji s hnutím ANO, které ve volbách na základě rozhodnutí voličů skončilo na druhém místě za sociální demokracií. A třetím koaličním partnerem jsou lidovci, kteří předtím v Poslanecké sněmovně nebyli, ale zvýšená podpora voličů je znovu do Poslanecké sněmovny dostala. To znamená, ve volbách uspěly tyto tři politické strany. Skončily na prvním, na druhém místě nebo se znovu dostaly do Sněmovny. Jsou to strany, které měly nepochybně důvěru voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny. A tyto tři strany se dohodly. Co nám usnadnilo dohodu po volbách? Byl to fakt, že jsme nebyli ve vládě. Nebyli jsme ty předcházející roky ve vládě, nenesli jsme vládní odpovědnost. A proto jsme se mohli dívat podobně kriticky na to, co se ve vládě České republiky odehrávalo za Petra Nečase nebo za jeho předchůdců. Vytvořili jsme vládu, která má stabilní většinu v Poslanecké sněmovně. Vláda získala důvěru 111 poslanců ze 200, čili je to vláda, která vznikla na základě výsledků voleb, má jasnou podporu v Poslanecké sněmovně a má důvěru tří politických stran, které tuto většinu tady nadále mají. Proč to opakuji? Možná byste řekli, proč opakuje ve svém vystoupení tato zřejmá fakta, která jsou evidentní. Já je opakuji proto, že ne vždy v minulosti tady vlády vznikaly takovýmto způsobem, že vznikaly na základě výsledků voleb, že vznikaly na základě evidentní většiny, kterou měly v Poslanecké sněmovně. Já si vzpomínám, že jsem jednou tady viděl tiskovou konferenci tuším, že to bylo po volbách v roce 2006. A spolu s ním tam přišli dva pobledlí poslanci sociální demokracie, kteří na konferenci oznámili, že budou hlasovat s vládní koalicí ODS, lidovců a zelených v rozporu se stanoviskem své politické strany a v rozporu s mandátem, který dostali od voličů. Čili na základě přeběhnutí dvou poslanců po volbách v roce 2006 tady vznikla vláda! To nebyla vláda, která vznikla na základě jasného rozhodnutí voličů. Taky si pamatuju, jak tady byla vláda a držela se u moci řadu měsíců na základě podpory politické strany, která vůbec ve volbách nekandidovala! Není to tak dávno. Byla tady strana, která se jmenovala LIDEM. A já jsem opakovaně musel voličům odpovídat na otázku, jak je možné, že ve vládě jsou ministři za stranu LIDEM, ačkoliv ta strana nikdy ve volbách nekandidovala. Věci veřejné se rozpadly, vznikla strana LIDEM, která nadále umožňovala existenci Nečasovy vlády, ačkoliv nikdy nekandidovala ve volbách. Také to nebylo standardní. A já jsem rád, že jsme se od té doby posunuli. Že tady nemáme přeběhlíky Melčáka a Pohanku, že tady nemáme stranu, která nikdy ve volbách nekandidovala a která umožňuje přežití vlády. Tato vláda stojí na základě hlasů politických stran, které uspěly ve volbách, mají jasný mandát občanů a mají jasnou většinu v této Poslanecké sněmovně. A já jsem přesvědčen, že to hlasování dnes, které je před námi, ukáže, že vláda má nadále důvěru tří politických stran, na kterých byla založena. Pan předseda Fiala tady zmínil, že tato vláda nemá důvěru ODS a nemá důvěru TOP 09. Ale my jsme ji nikdy neměli. Když se hlasovalo o důvěře naší vládě po volbách v okamžiku, kdy vláda byla sestavena, tak přece ODS a TOP 09 nás nepodpořily. Tyto strany nás kritizují od začátku. A myslím si, že není žádné překvapení, že nás kritizují i teď. Ale proč se navrhuje vyjádření nedůvěry vládě? Pokud má vláda nějaký závažný skandál, který není schopná řešit a který ohrožuje fungování vlády. Naše vláda žádné takové skandály neměla.

Vládní program je průsečíkem programu všech tří koaličních stran, bod po bodu plníme náš program. Jasně jsme řekli voličům, že se budeme snažit, aby se snížila daň z přidané hodnoty na léky. Shodli jsme se na tom, že se vrátíme k valorizaci penzí podle inflace. Dohodli jsme se v koalici a jasně jsme vám to řekli ve vládním programu, že zrušíme poplatky u lékaře. To jsou věci, které jsme říkali voličům před volbami a které děláme i po volbách. Nemáte žádný důvod navrhovat vyjádřit vládě nedůvěru, protože bychom dělali něco jiného, než jsme říkali voličům před volbami. A já myslím, že to je také pozitivní změna a lidé to zaznamenali.